Je proto nepřijatelné, aby uvedená ministerstva směla vydávat omezení pouze ve své oblasti.

Pane předsedo, já se velmi omlouvám. Vy jste přihlášen do rozpravy o tom, že budeme potvrzovat stav legislativní nouze. Já nevím, jestli si to uvědomujete, protože jste i nadále potom přihlášen k bodu do rozpravy.

Jenom připomínám.

Ano, samozřejmě.

Takže já vás kdyžtak příště můžu proškolit, ale u řečníka s přednostním právem, ten může mluvit o čemkoliv, paní místopředsedkyně.

No, já to nepovažuji za vyřízené, protože máte dvojí metr.

No, no nic, já jako beru v potaz to, co jste řekla, ale budu se držet jako...

Tak pokračujme.